Při formulaci obou koncepcí vycházeli jejich autoři především ze zkušeností, které získali v první polovině 20. století, ve kterém proběhly dva devastující konflikty.

Zmínil jsem, že autory koncepcí zločinu proti lidskosti a zločinů proti genocidě byli dva právníci. Ti právníci mají mnoho společného. Tím jedním byl poradce právního týmu Spojených států, druhý pak Spojeného království.

Oba však spojovalo ještě něco jiného.

Stát, který se nepoučí ze své minulosti, nemá budoucnost. Usnesení Poslanecké sněmovny by tak mělo připomenout, že to, čeho se totalitní režim v Sovětském svazu dopouštěl na Ukrajincích, páchají dnes jeho pohrobci, představitelé totalitního putinovského režimu na stejném místě, opět proti bezbrannému civilnímu obyvatelstvu.

Pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jsem velice rád, že Poslanecká sněmovna projednává tento návrh velmi důležitého usnesení. Je to usnesení, které ve své podstatě již Sněmovna před deseti lety, jak již pan poslanec Žáček říkal, přijala. A já si zde dovolím takovou malou osobní perspektivu. Já jsem se tématem tohoto usnesení, otázky označení řízeného hladomoru sovětského teroru vůči ukrajinskému obyvatelstvu a jeho označení za genocidu, zabýval i v minulém volebním období jako poslanec. Tehdy jsme po zralé úvaze došli k závěru, že takové usnesení Sněmovně nebudeme předkládat, protože jsme se obávali, že by také nemuselo projít, protože bylo jiné rozložení politických sil a byla i jiná politická atmosféra, a já jsem velmi rád, že dneska má Česká republika takovou Sněmovnu, kde to usnesení, pevně věřím, nyní projde. Takže to je moje velmi osobní perspektiva k tomuto konkrétnímu usnesení.

Takže dovolte mi jenom znovu připomenout to, že jsem velice rád, že se na tom Sněmovna usnáší.

A je to také otázka toho, jak my se jako Evropa dokážeme vyrovnat s vlastní historií. Děkuji za pozornost.

Pokud nikoliv, tímto končím všeobecnou rozpravu. Táži se pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo? Nikoliv. Poté můžeme přistoupit k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy se hlásí pan zpravodaj. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji.